Takže prosím pana poslance. Já jsem si podrobně pročetl ono varování úřadu, kde vlastně dává i návod na to, jakým způsobem se orgány státní správy k tomu mohou postavit. A říká, že to má přímý dopad na podobu zadávání veřejných zakázek, protože vyřazení těchto společností pak nemůže být hodnoceno jako nezákonně diskriminační. To je jeden z konkrétních bodů, které se tam objevují. A mě v té souvislosti zajímá, protože ten dopad se samozřejmě týká energetických společností, celé řady společností, které nejsou přímo vlastněny státem, tak se chci zeptat, jakým způsobem tohle vláda vyhodnocuje, jak se k tomu postaví a zda už v tuto chvíli sama ministerstva se s oním varováním nějak vypořádala. Děkuji. Prosím teď, pane premiére.

Připraví se paní poslankyně Maříková. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.